Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové. Jménem klubu KSČM se musím připojit k tomu, co tady řekl pan kolega Foldyna, ale také pan místopředseda Bělobrádek, kdy skutečně z důvodů, které tady zazněly, máme rovněž problém s tím, abychom jinak naprosto standardní smlouvu, která vypovídá o standardních vztazích mezi standardními státy na této planetě, podporovali, nebo vůbec o ní jen jednali. Proces uznání Kosova skutečně nepovažujeme za úplně standardní, a proto se na nás, na klub KSČM, nikdo nemůže zlobit proto, že jinak smlouvu, která je věcně naprosto, říkám věcně, obsahově naprosto v pořádku, ale politicky pro nás těžko stravitelná, nebudeme podporovat. Není to nic proti předkladateli. Není to nic proti zpravodaji či náhradnímu zpravodaji. Je to vyjádření našeho postoje k tomu, že českou zahraniční politiku, tedy zahraniční politiku České republiky, ne vždy klub KSČM podporuje. Ba co dím, někdy s ní má tak zásadní problémy, že musí docházet až k takovým to vystoupením, jako tady teď předvádím já. Ještě než bude hlasováno, nebo ještě než bude přijato nějaké další rozhodnutí, dovolte mi, abych možná mimo téma, ale jako předseda klubu mohu kdykoli a k čemukoli, popřál vám všem, kolegyně a kolegové, vážená vládo, páni ministři, ale také zaměstnanci Poslanecké sněmovny, hezké velikonoční svátky. Děkuji za pozornost. Samozřejmě respektuji to, že se vedla dál rozprava, ale vzhledem k tomu, jaké bylo usnesení, a to usnesení padlo na návrh paní poslankyně Němcové na to, aby tady byl přítomen ministr financí i ministr zahraničí, tak vzhledem k tomu, že je více než 13 hodin, tento bod ještě jednou přeruším, a to před závěrečnými slovy ministra zahraničí a ministra financí, kteří se k tomu mají vyjádřit oba, protože těžko mohu ubrat právo ministra financí, aby se k tomu vyjádřil před hlasováním vzhledem k tomu, co tady řekl místopředseda vlády Bělobrádek.

Přeji vám dobrou chuť a také hezké Velikonoce, pokud se spolu neuvidíme po obědě. Děkuju vám. Děkuji.